Říkám to jasně a jsem přesvědčen, že většina lidí v této zemi, soudných, si uvědomí, že když máme pravidlo nechtějte, jestli nechcete, aby nám něco dělali, tak nedovolte, aby to dělali druhým!

A ať je to jakkoliv, ať jsou jakékoliv historické okolnosti, je to vždycky špatně! Diplomacie je způsob, kterým se mají řešit problémy. A musí se dodržovat mezinárodní pravidla. A hranice, přátelé, to je základ všeho! Jestli země není schopna chránit hranice, jestli, jak říkal Masaryk, v hranicích se bojuje, ale ne že prostě necháte na hranicích někoho chodit a pochodovat.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Já si myslím, že bychom se teď měli trošku uklidnit. Mediální titulky už všichni mají, takže jednu část těch proslovů už jsme splnili, ale teď se bavíme o programu jednání. A chtěl jsem poprosit. Skutečně, rozhodněme o tom, jestli to patří na program jednání Sněmovny, nebo ne. A pokud to neprojde na program jednání Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že to je otázka, která zaslouží diskusi na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, a můžeme se tady k ní setkat s tím, že budeme mít připravené stanovisko ze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji, vážení kolegové, za zvážení tohoto příspěvku. Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Vážení kolegové, kolegyně, já jsem nechtěl vůbec tento týden vystupovat, ale po tom, co se tady spustilo, mi to nedá a rád bych vás poprosil všechny a dobře poslouchejte o zařazení mimořádného bodu Nájemné komerčních prostor.

Tady posloucháme, a já kvituji, že máte zájem o zahraniční politiku, že vám není lhostejné, co se děje za našimi hranicemi, ale já si myslím, že v této době bychom měli co nejvíce mluvit o tom, co se děje u nás po tom, co jsme tady měli mimořádný stav, kdy tisíce firem měly zavřené své provozy a do dneška nemají vyřešenou svoji finanční situaci v rámci nájemního vztahu. Většina obchodních domů nebo pronajímatelů je ve vztahu k nájemcům v roli toho, který určuje, co se bude dít, jak se bude platit, a nájemce nemá absolutně šanci rozhodnout o tom, jak to bude. Přestože jsme připravili pro tyto firmy velice, myslím si, dobře podpůrný program, tím, že stát se zapojí padesáti procenty, tak de facto jsme tím pomohli jenom těm obchodním domům, protože nájemci jsou zase tlačeni do věcí, o kterých byste měli vědět a o kterých bychom měli tady hovořit, a samozřejmě společně najít řešení, jak tomu zabráníme. Já vám přečtu jenom z dopisu, který mně osobně přišel od jednoho pronajímatele, ve kterém se píše:

Takže takto si domy určují.

I další věci jsou v rozporu s tím, co jsme odhlasovali, že většinu nájmu je možno zaplatit až do konce roku. Prostě dávají si podmínky, že veškerý nájem musí být uhrazen.

Za tři měsíce, kdy nemohli podnikat, kdy nevydělali ani korunu, měli všechny náklady včetně výplat spojené, a ty pronajímatele to nezajímá, neřeší to, jim jde jenom o jejich peníze. My jsme jim umožnili, že si můžou odložit splátky úvěrů, můžou si i prodloužit splatnost úvěrů na tyto domy, přesto tito pronajímatelé se chovají k nájemcům tak, že nikdo se neodváží vůbec vystoupit, napsat jim dopis, protože v ten okamžik nemáte nárok na nic. Jste zařazen na černou listinu a nikdo s vámi nebude toto snížení nájmu řešit. Takže znovu vás prosím, pojďme společně tento bod zařadit. Pomůžeme tomu, co jsme řešili včera. Včera jsme tady řešili, že nám chybí peníze do obcí, ale ty peníze v těch obcích nebudou v okamžiku, kdy my v první řadě nepomůžeme firmám, které přinášejí ty peníze do těch obcí, protože pokud ty firmy zkrachují, protože musí zaplatit za něco, co nevyužívaly, tak nebudou moci dále fungovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Přečtu omluvy.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem ráda, že ta debata, byť tedy velmi emotivně, tady proběhla. Byla jsem tady vyzvána k tomu, abych se vyjádřila ke svým slovům. Víte, mně na tom vadí to, že pan ministr kultury nerozlišuje, kdy vystupuje jako člen vlády jako ministr a jako občan. Nechť má jako občan názor, jaký chce. Tato Poslanecká sněmovna na můj návrh, na návrh kolegy Bartoška, na návrh kolegy Janulíka přijala celou řadu usnesení, kdy žádala ministra zahraničních věcí a ostatní členy vlády, aby jasně tlumočili názor tohoto zákonodárného sboru ve vazbě na Stát Izrael.